Tam přece není možné spolupracovat normálně se státem, který nebude mít odpovídajícím civilizovaným způsobem řešené otázky obrany země. Prostě není možné, aby v té zemi existovaly různé ozbrojené bojůvky různě placené. To, co chceme po Ukrajině, je, aby se stala civilizovaným státem a aby vláda vedla zemi k tomu, že to bude skutečně stabilní země s právním systémem, který se bude dodržovat, s právem, které bude vymahatelné. Země, s kterou bude možné vůbec uvažovat o nějaké ekonomické spolupráci nebo obchodu, který bude garantovaný a v kterém bude jistota, že ty podniky zítra nepadnou a nezmizí. Tohle je vlastně výzva k tomu.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Já si, pane ministře, nepletu asociační dohodu a přistoupení. To v žádném případě. A prosím, nepleťme si pojmy s dojmy, protože samozřejmě ten náš požadavek, který tady vznášíme, je dán jasně k tomu, aby splnili ty nejzákladnější podmínky k tomu, aby vůbec ta dohoda mohla být platná. Budou platné čtyři hodiny, jako byla dohoda s ministry zahraničních věcí EU na Majdanu? Nebo pět hodin, aby se to prodloužilo, když je po volbách? Nebo jeden den? To přece musíme vědět. Protože to nejsou žádné legrace, to už je vážný krok.

Ale jak se mám tvářit k tomu, když někdo podepíše, legálně zvolený prezident, i když určitou menšinou, v Minsku dohody a ty dohody neplní. Dokonce je vypoví jednostranným způsobem, řekne, že žádná decentralizace země nebude, a to prohlásí okamžitě po volbách.

Jak mám věřit tomu, že ta dohoda bude naplněna, že nebude zneužita vůči České republice, potažmo vůči Evropské unii? Protože my garantujeme mimo jiné Omlouvám se, děkuji. Myslím, že jsem otázek pro pana ministra položil dost. Děkuji vám, paní předsedající. Některé odpovědi na moje otázky tady už zazněly.

Děkuji vám.

Pokud budu citovat § 60, tak za faktickou poznámku se považuje i procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu pořadu.

Pane poslanče, pokud nedáte námitku proti mému postupu, tak... Prosím. Když tak chcete, tak tu námitku dám. Ale ta logika mi uniká.

Mně ta logika prostě uniká. Určitě takto učiníme, pane poslanče. Já nyní nechám hlasovat o vaší námitce proti postupu předsedajícího. Přivolám všechny z předsálí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí námitky proti postupu předsedajícího?

Kdo je proti? Konstatuji, je to hlasování s pořadovým číslem 155, do kterého je přihlášeno 165 přítomných, pro 60, proti 24. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Tudíž budeme nyní hlasovat o návrhu pana poslance Schwarze na přerušení projednávání tohoto bodu do pátku.

Přerušit do pátek po bloku třetích čtení. Dobrá, děkuji.

Proti?

Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Budeme tedy nyní pokračovat v projednávání tohoto bodu.

S přednostním právem tedy zde mám pana poslance Schwarze, zda trvá na svém přednostním právu. Není tomu tak. Nyní poprosím pana poslance Okamuru s faktickou. Jenom velice krátce pro obhájce asociační dohody EU, Ukrajiny. Je to boj proti organizovanému zločinu a zároveň usnadnění vízového režimu a postupných kroků směrem k režimu bezvízového styku.

Důvody už jsem řekl ve svém úvodním vystoupení.

I já děkuji.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající.

Všechno ostatní, pohled Ruska a všech ostatních, je myslím druhotné. A pokud se máme zabývat tím, co opravdu potřebujeme, pak je to to, aby na východ od nás byla stabilní, demokratická a pozitivně evropsky asociovaná země.